Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, než budeme pokračovat, tak bych vás seznámil se závěry z grémia.

A nyní tedy bych se zeptal, jestli jsou návrhy na změnu pořadu schůze.

Jsou ještě nějaké další návrhy na změnu pořadu? Není tomu tak. Takže nyní budeme hlasovat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.